Přejdu k pozměňovacím návrhům.

Dle předloženého návrhu zákona má být pětileté funkční období pro všechny představené vyjma vedoucích oddělení na pět let. Rozšiřuje se tak okruh představených, kteří jsou jmenováni na dobu určitou. Stejné služební místo lze při úspěšném absolvování výběrového řízení zastávat opakovaně.

Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dle předloženého návrhu bude u představených posuzovat jejich pětileté funkční období ode dne jmenování, a to zpětně. Pokud byli jmenováni před více než pěti lety, doba určitá pro jejich jmenování do funkce skončí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. K tomu si dovolím citovat z důvodové zprávy k bodu 4 přechodných ustanovení z návrhu zákona: